Mám faktickou poznámku zpravodaje, který má přednost.

Slovo má s faktickou poznámkou zpravodaj. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych ve stručnosti reagovat na paní kolegyni Maxovou. Já jsem tuto věc konzultoval s paní náměstkyní Hornochovou. Domnívám se, že po věcné stránce v pořádku, ale musí být naprosto jasné, o jaké potraviny jde.

Pokud toto není, a ten pozměňovací návrh bohužel takto napsán není, tak to opravdu nelze schválit.

Pak by to samozřejmě mělo veliký vliv do státního rozpočtu.

Ještě před faktickou poznámkou paní poslankyně Maxové budu konstatovat omluvy.

Paní poslankyně Maxová má slovo k faktické poznámce.

Sazebník je samozřejmě hodně široký, ale je potřeba říci, že v pozměňovacím návrhu je věta, že tento pozměňovací návrh je mimo zboží, které není potravinou pro zvláštní lékařské účely! Takže potraviny tam jsou specifikovány.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi sdělit stanovisko hnutí Úsvit k tomuto zákonu. Nicméně vidíme v tomto návrhu zákona jeden zásadní problém, a to jsou takzvaná kontrolní hlášení. Vidíme ten problém konkrétně v kontrolních hlášeních pro malé živnostníky. Podle analýz na základě tohoto vládního návrhu se zvýší byrokratická zátěž pro malé živnostníky, respektive pro živnostníky jako takové, o tři a půl hodiny měsíčně. To znamená, představte si člověka, který nemá zaměstnance, a teď mu vláda ukládá tři a půl hodiny měsíčně, aby vyplňoval další a další a další papíry. Z vládní důvodové zprávy vyplývá, takže to není výmysl Úsvitu ani Okamury, že náklady živnostníkům kvůli těmto kontrolním hlášením se zvýší o 1,4 mld. korun.

Znovu říkám, boj proti daňovým únikům ano, ale skutečně pakliže vláda nepředloží souběžně s tímto i nějaká prorůstová opatření pro růst ekonomiky, pakliže konečně nepředloží koncepci vytváření nových pracovních míst, na což tady marně čekáme už rok, a já už jsem k tomu vyzýval před půl rokem, tak jsme v podstatě v situaci, že vláda pouze zvyšuje byrokracii, pouze zvyšuje daňovou zátěž, pouze přitěžuje občanům, ale v podstatě neříká to B, jakým způsobem by jim ulehčila například tím, že vytvoří nová pracovní místa nebo navrhne skutečně nějaká prorůstová opatření. V této souvislosti připomínám, že Česká republika má historicky rekordní nezaměstnanost. Vláda už je u vlády rok, příští rok touto dobou to bude dva roky, a to už se nebudete moci vymlouvat, že to někdo pokazil, a nezaměstnanost bude, jak to tak vidím, velice podobná. To znamená, že tady bude více než půl milionu nezaměstnaných, a velmi bych se divil, kdyby tomu tak nebylo, protože když vidím kroky této vlády, to znamená, že tady není žádná koncepce ani na vytváření nových pracovních míst, lidé stále nemají práci, prorůstová opatření nevidíme také žádná, ani dokonce žádný plán.

Ano, dobře, paní poslankyně z ANO . Chci jenom říci, že těmto lidem to vlastně ztěžujete a obrovsky byrokratizujete.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Dobrý den. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, jak je u mě zvykem.

Byl jsem skutečně překvapen, jak to po odborné stránce zdůvodnila.